Každopádně se ale podařilo prosadit alespoň usnesení pléna Sněmovny, aby se vláda k této petici vyjádřila.

Podotýkám, že od té doby vláda zasedala šestkrát. Mají právo vědět, co s nimi vláda chystá. Tento bod chceme projednat také dnes, a to jako první bod, případně variantně navrhuji, aby to byl první bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost a za podporu. Děkuji.

Teď vystoupí pan poslanec Vilímec, potom paní poslankyně Langšádlová, potom pan poslanec Koníček, potom pan poslanec Plíšek, pan poslanec Fiedler a pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ten návrh je podáván jak opozičními, tak vládními poslanci a je vyvolán zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hezké odpoledne.

Je to druhé čtení. Tuto úpravu si žádají mnohá města a obce, zejména Karlovy Vary, které se také výrazně podílely na přípravě této novely zákona, a již je tady mnoho a mnoho měsíců. Proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení tohoto bodu. Děkuji. Děkuji. Prosím pana poslance Koníčka.

Děkuji. Prosím pana poslance Plíška. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 28, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, druhé čtení. Tento svůj návrh a to konkrétně na středu 13. 4. jako první pevně zařazený bod odpoledního jednání, anebo alternativně na středu 20. dubna také jako první pevně zařazený bod odpoledního jednání. Dovolte, abych svůj návrh krátce zdůvodnil. Již na minulé schůzi Poslanecké sněmovny byla novela zákona o střetu zájmů zařazena, nicméně garanční výbor neprojednal tento tisk, a proto byla vyřazena z programu schůze. Mezitím garanční výbor projednal tento návrh, přijal k němu pozměňovací návrhy a nám skutečně nebrání nic v tom, abychom druhé čtení novely zákona o střetu zájmů projednali.

Dodávám ještě, že návrh obsahuje celou řadu protikorupčních opatření, ke kterým se zavázaly nejen vládní strany, ale i opoziční strany ve svých volebních programech. Myslím si, že druhé čtení bychom také měli projednat proto, aby se potenciální kandidáti do voleb, které nás do budoucna čekají, mohli na tento zákon připravit, i politické strany, které budou tvořit kandidátky. Novelu zákona o střetu zájmů buďto na středu 13. 4. první pevně zařazený bod odpoledního jednání, nebo na středu 20. 4. také první pevně zařazený bod jednání. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Fiedlera.

Prosím, pane poslanče, ještě o malé strpení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Navrhuji zařadit alternativně tento bod na úterý 3. května jako první bod jednacího dne, nebo pokud již byly zařazeny nějaké body, jako první bod po těchto zařazených bodech. Důvodem, proč předkládám tento návrh k zařazení tohoto bodu, je, že to je návrh, který již je v systému Poslanecké sněmovny přes půl roku z loňského roku. Je to senátní návrh, který si myslím, že má podporu ve více poslaneckých klubech mezi více poslanci. Je to věc, která tíží naši společnost již dlouhou dobu. Týká se to teritoriality exekutorů a nevidím důvod, proč bychom dále měli odkládat tuto novelu zákona a takto se navíc stavět k našim kolegům ze Senátu. Proto bych chtěl požádat poslanecké kluby a jejich předsedy o podporu tohoto návrhu.

Pane poslanče, můžu ještě poprosit jednou číslo bodu?